Já tedy poprosím, aby u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele místo místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí, pan Marian Jurečka, a taktéž zpravodaj garančního výboru, což je výbor pro sociální politiku, pan poslanec Jiří Navrátil. Také poprosím ke stolku zpravodajů.

Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 237/3. Nyní se tedy táži pana ministra, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Dobré dopoledne, vážená paní předsedající, vážený pane premiére, kolegyně, kolegové, i veřejnosti, která je tady přítomna. Zároveň tedy chci říct, že mě mrzí, že tady byla taková nekomfortní situace v pátek.

Nyní k tomu návrhu, který tady máme. Chci na úvod avizovat to, co jsem tady říkal, už když jsme tento návrh projednávali zhruba před měsícem v rámci prvního čtení. Že tento návrh jsme opravdu vyslali do legislativního procesu jako Děkuji.

Ano. Je opravdu potřeba prosím přenést diskuse do předsálí. Děkuji.

Došlo ke změně. Je to podle mě v rozporu s nějakým, za prvé, principem podpory pěstounské péče.

Protože ti lidé viděli, že tady tato forma podpory je. Takže my touto novelou máme ambici řešit tuto jednu část.